Děkuji moc. Také děkuji panu ministrovi za vystoupení. Jenom bych chtěla ctěnou Sněmovnu upozornit na to, že ať už vládní návrh, nebo komplexní pozměňovací návrh je vždy s kladným stanoviskem resortu. To, o čem hovořil pana ministr, jsou dílčí pozměňovací návrhy, s těmi samo Ministerstvo kultury a koneckonců i mnoho dalších resortů má problém a je skutečně na ctěné Sněmovně, jak se k těm dílčím pozměňovacím návrhům postaví. My, s čím měly resorty problémy, jsme nikdy nedovolili zakomponovat do těch norem, ať už to byl vládní, nebo komplexní pozměňovací návrh. Pan zpravodaj s faktickou poznámkou.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže máme tady vás, máme tady pana ministra.

Přišel pan ministr.

Že ochrana památek nebude při stavebních činnostech hájena, a to v jasně konkrétních situacích, které tady pojmenoval? Děkuji. Paní ministryně Dostálová chce reagovat faktickou poznámkou. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Já to zkusím pomaleji. Já jsem říkala, že pan ministr reagoval na podané pozměňovací návrhy. On říká, že těmi pozměňovacími návrhy by se zásadně změnila základní norma, která by mohla ohrozit kulturní památky. My samozřejmě všechny pozměňovací návrhy projdeme celým tím kolečkem resortů, a dá se tedy předpokládat, že k těmto pozměňovacím návrhům bude Ministerstvo kultury mít negativní stanovisko. Další vystoupení měl pan ministr k územnímu plánování, kde také nesouhlasí, aby to bylo takto překotně dáváno do samostatné působnosti. Správně řekl, že k tomu je pracovní skupina a že by se to mělo detailněji prodiskutovat. Já říkám, že to, co jsme předložili, ať už vládě, nebo komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, prošel stanovisky resortu, kde i Ministerstvo kultury mělo souhlasné stanovisko, protože v tom komplexním pozměňovacím návrhu hospodářského výboru se nic nedotklo kulturních věcí. Co se dotýká kultury, jsou dílčí pozměňovací návrhy a to je samozřejmě na každém poslanci. Děkuji paní ministryni a budou ještě pokračovat faktické poznámky. Pan poslanec Jan Čižinský, po něm pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pan ministr tady varoval před tím, abychom zákon v takovéto podobě, jak je teď tlačen a navrhován, přijímali. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Každý si můžeme ze stenozáznamu pustit vystoupení paní ministryně, předtím pana ministra. Já myslím, že je zcela zjevné, paní ministryně, vy to přece víte v tuto chvíli projednáváme návrh stavebního zákona ve znění návrhu poslance Kolovratníka, tedy v tom znění, na které vy jste jako ministryně dala palec. A podstatná část připomínek pana ministra kultury, který tady jasně vyjádřil své obavy, byla právě k tomuto, jak vy se nám tady snažíte říci, dílčímu pozměňovacího návrhu. To není pravda. Ale myslím, že je evidentní, že na ty otázky, které tady kolega Čižinský řekl, nechcete jasně reagovat. Bude určitě prostor i ve třetím čtení a pro všechny, kteří mají zájem o tom, kde je pravda, tak si schválně porovnejte vystoupení paní ministryně a pana ministra Zaorálka. Děkuji. Prosím, máte slovo.

A stejně tak pan kolega Kolovratník říkal při jedné debatě, že přes to nejede vlak. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Zaorálek, po něm paní ministryně Dostálová. Prosím, máte slovo. Říká se, že to hlavní umění je říct něco jednoduše.

Jeden pohyb je, že pro stát stavební správa, že ji bude vykonávat pouze stát, ne už v přenesené působnosti města a kraje. A proti tomu jde druhý pohyb, to je, že územněplánovací dokumentaci na sebe stahují města a stát v konečném důsledku zůstává bokem. Když prostě obec neustoupí v nějakém sporu, tak má pravdu, ve skutečnosti stát už do toho nebude mít šanci zasáhnout. Jsou tam sice nějaké dozorové pravomoce, ale ty jsou na přenesené úrovni a my říkáme: Nebude to fungovat. Takže vlastně výsledek toho je, že stát nakonec nemá nástroj, jak to rozhodnutí zvrátit. Tam, kde měl být veřejný zájem, tak tam se úplně ztrácí schopnost ten veřejný zájem podržet, protože, jak jsem řekl, tam nakonec poslední slovo bude mít obec. Když neustoupí, tak má pravdu. To je pro mě lidově řečeno ta zásadní nerovnováha. Jestli ten zákon měl vytvořit rovnováhu mezi státem a zájmem řekněme parciálním, tak tady se to podle mě úplně rozpadá a ten zákon vlastně neplní to, co měl. Paní ministryně Dostálová, poté pan poslanec Čižinský. Já jenom k tomu územnímu plánování, abych odpověděla. Ano, Ministerstvo pro místní rozvoj založilo pracovní skupinu Územní plánování 2030 a podporuje, aby územní plánování bylo v samostatné působnosti. My jsme ale upozorňovali ke všem těm návrhům, že to samozřejmě vzniká velmi rychle, měli jsme tam řadu připomínek. Zda ty připomínky ministerstva byly zapracovány do finálního návrhu, já se omlouvám, ale já to opravdu nevím, protože se to nahrávalo v noci. Takže uvidíme, až se k tomu pozměňovacímu návrhu dostaneme, jaké bude stanovisko resortu. Děkuji.